A bohužel to takhle platí i pro tyto regulace, které tento zákon definuje. Já a bude to asi v diskuzích si úplně nemyslím, že by bylo výhodnější vysekat některé paragrafy a neschválit celek, ale jistěže to bude otázka diskuze, která tady proběhne.

I když neplatí, že bych neměl nikdy odvahu zvednout myslivecký zákon, Ministerstvo zemědělství ho tehdy připravilo. Tu odvahu neměli poslanci Poslanecké sněmovny, neboť byli postupně všichni masírováni napříč politických spektrem těmi, jichž se ten zákon týká.

Mám trochu strach, že to nakonec Poslanecká sněmovna neudělá. Odvozuji to od toho, že se všichni shodneme na tom, jaký máme problém s vodou v České republice, s jejím nedostatkem, a když jsem tady navrhoval na jednání Poslanecké sněmovny, abychom se zabývali vodním zákonem, tak ho vládní koalice odmítla projednat.

Já bych chtěl k tomu přílepku, a nebojím se říct, že to přílepek je, protože se bavíme o zákoně o lesích a řešíme tam paragrafy mysliveckého zákona já za sebe říkám, že ty paragrafy týkající se regulace spárkaté zvěře podpořím a podpořil jsem je i na zemědělském výboru.

Protože ministerstvo tady upozorňuje, že by takový zásah, pokud bude přijat, znamenal podstatné zvýšení nákladů na výkon státní správy a myslivosti a zřejmě i nutnost personálního posílení orgánů státní správy myslivosti, zejména na prvním stupni. Takže je si vědomo toho, že to není úplně jednoznačné a že to je velmi citlivé. Umím si představit, že to nakonec někdo vůbec nepodpoří.

Pan předseda Faltýnek tady mluvil o potřebě finančních prostředků. Tento návrh zákona to mimo jiné také podporuje, pomáhá řešit nestátním vlastníkům lesa situaci spojenou s kůrovcem. Pan ministr to zmiňoval. To je věc, která je potřebná, neboť se dostávají do finančně i organizačně neřešitelných situací a tady je šance jim pomoci. Proto s tímto souhlasím a podporuji to. Jenom bych chtěl připomenout, nevím, jak moc to víte, když se konstruovaly finančně kraje v České republice, tak dostaly ze státního rozpočtu položku, která se týkala právě podpory nestátních vlastníků lesa.

Těch souvislostí má ten zákon ještě spoustu. Já věřím, že v nějaké rozumné podobě projde, a budu se těšit na myslivecký zákon.

Já bych možná jenom na předřečníka. Asi bych nepoužíval ten pojem přílepek, protože přílepek je něco, co věcně nesouvisí, co se vloží do zákona a nemá to žádnou souvislost, kdežto tady ta souvislost je. Takže se skutečně domnívám, že o žádný přílepek nejde, protože to věcně souvisí. Jenom ještě dovolte k tomu jednání. Českomoravská myslivecká jednota byla přítomna jednání o tom původním zákonu o myslivosti, který nakonec tedy nebyl projednán, a současně v červnu, červenci na výborech, jak zemědělském, tak na výboru pro životní prostředí, bylo o těchto návrzích jednáno. A já bych ještě jenom jedno číslo.

Děkuji, pane místopředsedo. Když tady můj předřečník zmiňoval Českomoravskou mysliveckou jednotu, tak bych si s ním dovolila polemizovat o tom, jaké informace oni měli a neměli. O tom, že to přílepek je, bych také nediskutovala. Je to přílepek. Co jiného může být návrh, který je předkládán až v rámci třetího čtení za zavřenými dveřmi tak, že se o něm nedozví odborná veřejnost, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy?